Kdo je proti? Hlasování číslo 19, bylo přihlášeno 166 poslanců, pro hlasovalo 96, proti 48. Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh?

Návrh byl zamítnut. Dalším návrhem je návrh paní poslankyně Hanzlíkové na nový bod s názvem Zpožděné výplaty důchodů a související problémy. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení takového návrhu na program? Kdo je proti? Hlasování číslo 21, bylo přihlášeno 167 poslanců, pro hlasovalo 74, proti 83. Návrh byl zamítnut. Budeme pokračovat návrhem pana poslance Vondráčka, který navrhuje nový bod s názvem Zneužívání veřejných prostředků v oblasti komunikace a vládní propaganda. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program schůze? Kdo je proti? Hlasování číslo 22, bylo přihlášeno 167 poslanců, pro hlasovalo 78, proti 81. Návrh byl zamítnut.

Další návrh je návrh pana poslance Kubíčka. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program schůze? Kdo je proti? Hlasování číslo 23, bylo přihlášeno 167 poslanců, pro hlasovalo 79, proti 71. Návrh byl zamítnut.

Hlasování číslo 24, bylo přihlášeno 167 poslanců, pro hlasovalo 78, proti 84. Návrh byl zamítnut. Dalším návrhem je návrh rovněž pana poslance Nováka. Jedná se o bod číslo 74, sněmovní tisk 250, zákon o právech osob se zdravotním postižením, a pan poslanec navrhuje, abychom ho zařadili jako první bod po pevně zařazených bodech dnešní jednací den. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 25, bylo přihlášeno 167 poslanců, pro hlasovalo 78, proti 79. Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení takového bodu na program schůze? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Dalším návrhem je návrh pana poslance Brázdila na nový bod s názvem Zdravotnická záchranná služba České republiky. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení takového bodu na program schůze? Kdo je proti? Hlasování číslo 27, bylo přihlášeno 168 poslanců, pro hlasovalo 79, proti 78. Návrh byl zamítnut. Dalším a posledním, jestli se nemýlím, návrhem je návrh paní poslankyně Fischerové, a to návrh na nový bod s názvem Prohlubování krize v nedostupnosti bydlení vládou Petra Fialy. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení takového bodu na program schůze? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. V hlasování číslo devatenáct mám na sjetině, že jsem hlasoval pro, hlasoval jsem nicméně proti.

Kdo je proti?

Budeme hlasovat o tomto návrhu znovu. Hlásí se pan předseda Benda.